Domácnosti dostanou kompenzaci nákladů na energie ve výši 150 eur, což je částka, která bude zdvojnásobena pro ty, kteří to významně potřebují. Kromě toho se studují schémata vrácení daní pro soukromý sektor a také snížení daní a poplatků.

Týká se to domácností, týká se to tepelných čerpadel.

Bylo zaměřeno na více než půl milionu domácností.

To je velmi zajímavé.

Vláda navíc poskytne každé domácnosti šek na 100 eur a zavede další snížení poplatků pro rodiny s nízkými příjmy.

To je také zajímavé, je to zastropování. To, co někde se říkalo, jako že je to sprosté slovo, tak belgický premiér chce pro celou Evropu zastropovat ceny plynu.

To znamená, že oni zisk té elektrárny rozpustili do toho sociálního systému. To, co jsme tady upozorňovali, že by bylo také možné.

Pro domácnosti odhlasovala 16. prosince vládní koalice zmrazení cen elektřiny a tepla do konce března. Chorvatsko.

Sazba za plyn navíc dočasně klesne na 5 %, a to v období od začátku dubna letošního roku do konce března roku 2023.

Ministr financí řekl, že vláda také rozšíří vyplácení příspěvku na životní náklady. Česká republika.